Děkuji, pane ministře. Faktická poznámka pana poslance Lipavského. Máte slovo. Já si dovolím zareagovat na tu otázku, komu to prospěje. To znamená, prospěje to nám jako České republice, ale prospěje to i tomu regionu, Kosovu, prospěje to těm lidem, protože ty rozvojové projekty samozřejmě zvyšují kvalitu jejich života, kvalitu toho ekonomického prostředí. Ale samozřejmě máte pravdu. A nebudeme si nalhávat, že stabilita a vládnutí v Kosovu nejsou velmi problematické. Ale pokud se budeme chovat tak, že nebudeme přijímat smlouvy, protože a ty argumenty vy jste vyjmenoval, jsou to vaše argumenty tak potom se ta situace nikdy nezlepší, samozřejmě.

Děkuji. Jsou zde dvě přihlášky k faktickým poznámkám pan předseda Bělobrádek a pan poslanec Lubomír Volný.

Děkuji. Faktická poznámka pana poslance Lubomíra Volného. Máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, dámy a pánové. Já nedokážu nikdy v životě zvednout ruku pro nic, co by jakýmkoli způsobem legitimizovalo více existenci takového patvaru, jako je Kosovo. Do obecné rozpravy jsou s přednostním právem v následujícím pořadí přihlášení pan poslanec Kalousek, pan místopředseda Poslanecké sněmovny Filip. Pane předsedo, máte slovo. Děkuji za slovo.

To byly dva zásadní důvody, proč jsem nikdy nehlasoval pro uznání Kosova, a dodnes pokládám za chybné, že česká diplomacie, Česká republika, uznala Kosovo jako suverénní samostatný stát. Ale uznala. A v okamžiku, kdy Česká republika zcela oficiálně uznává Kosovo jako samostatný stát, tak se logicky ptám, komu prospěje a komu ublíží schválení nebo neschválení této smlouvy. V Kosovu se nějakým způsobem podniká, čeští podnikatelé navázali nějaké vztahy.

Takže mi dovolte, abych řekl: Nikdy jsem se nesmířil a nikdy jsem nehlasoval pro uznání Kosova.

S faktickou poznámkou bude reagovat pan poslanec Lipavský. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Já si dovolím jenom takovou krátkou glosu.

Proto bych tu smlouvu podpořil.

Máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Prostřednictvím pana předsedajícího ke svému předřečníkovi. Jestli je nějaká situace, ve které jsou vždycky jenom poražení, tak jsou to sankce. My jsme na některé země sankce uvalili. Těmito sankcemi např. vůči Rusku jsme ublížili spoustě českých firem, spoustě lidí jsme sebrali práci. Takže já si myslím, že pokud neschválíme tuto smlouvu, bude to určitá forma sankce, kterou dáváme zřetelně najevo, že nehodláme žádným dalším způsobem jakkoli legitimizovat existenci takového patvaru, jako je Kosovo. S faktickými poznámkami jsou přihlášeni pan předseda Bělobrádek a paní ministryně Schillerová. Máte slovo.

Nemají to příliš rádi.

Nejsou to jenom sankce.

Máte slovo.

To není přece předmětem tohoto jednání. Ale bavíme se o tom, jestli české firmy budou zdaňovat dvakrát, nebo jednou.

Děkuji.